Pro mě naprosto zásadní je otázka na Ministerstvu místního rozvoje a je to otázka dostupného bydlení a zlepšení podmínek v regionech. Já bych jenom chtěl reagovat samozřejmě těch financí, kterou jdou do bydlení, a já nevím, kterou konkrétně kapitolu zde zmiňovala paní místopředsedkyně Sněmovny Dostálová, ale to, že by někde bylo 15 milionů do bydlení a jako ultimátní investice do rozvoje bydlení, není pravda. Jsou tam miliardy a s dalšími miliardami počítáme.

A asi věc, která by zde měla zaznít a také občas probublává, to, že v nějaký moment vyhlásíte výzvu, či dokonce uzavřete smlouvu, neznamená, že v daném roce jsou také finančně plněny. Takže v případě, že děláte projekt, který jde přes více let, otázkou je, a na to myslím, že je důležité se ještě podívat z pohledu revize těch procesů, zda v danou chvíli je nezbytně nutné a o čemkoliv to vypovídá, mít v rozpočtu nakreslené peníze, které se ten rok následně nevyčerpají, zůstávají potom v nespotřebovaných výdajích, nicméně z pohledu státního rozpočtu jsou okamžitě jak již jsem zmínil strukturální deficit ze své povahy deficitní, tudíž spadají do obsluhy státního dluhu.

Takže prosím, nevím, proč bych řešil peníze na účtě, které v danou chvíli, v daném roce žádný výkon nedělají, požírá je inflace. Skutečně peníze jsou potřeba mít kryté na závazek, který vzniká, a mít peníze včas na plnění těchto závazků.

Ohledně podpory bydlení, já jsem zmínil, a je to další tisk. Pro mě dostupnost bydlení je naprosto klíčová, nicméně způsob, jakým se investovalo i skrze fond do bydlení, kdy se mířilo na konkrétní realizace rodinných domků či program Moje výstavba či ve formě sociálního bydlení, zdá se mi býti poněkud nešťastný.

Já bych chtěl, aby SFPI, Ministerstvo pro místní rozvoj, financovalo dostupné bydlení na vznikající projekty, projekty obcí na bytové domy.

Ještě otázka, kterou tady nakousl překvapivě pan předseda SPD Okamura, a to byla otázka digitalizace státní správy, konkrétně tedy Digitální a informační agentura.